Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás poprosím, abyste se usadili na svých místech, budeme pokračovat v přerušeném bodu, kterým je bod 11 Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny. Ještě mi dovolte přečíst jednu omluvu. Vítám pana předsedu volební komise u pultíku a předávám mu slovo.

Bylo vydáno 195 lístků a také odevzdáno. Kvorum nutné pro zvolení, pro úspěšnou volbu, tedy bylo 98.

Vojtěch Filip získal 121 hlasů a byl zvolen, stává se místopředsedou Sněmovny. Jan Hamáček, ten získal nejvíce, 143 hlasů, a byl také zvolen místopředsedou. Tomio Okamura 102 hlasů, také byl zvolen, a Vojtěch Pikal dostal také shodný počet 102 hlasů a stává se místopředsedou Poslanecké sněmovny. Takže asi můžeme prvním čtyřem kandidátům poblahopřát a pogratulovat. Tak a volba bude pokračovat, jak jsme avizovali. Do druhého kola tedy postoupil jeden kandidát, protože zůstalo jedno místo neobsazené, a tím postupujícím je pan poslanec Petr Fiala. My v tuto chvíli už máme urny připravené, volba je připravena, takže pokud budete souhlasit aspoň tak jsme se předběžně domluvili s panem předsedajícím , zorganizovali bychom to druhé kolo teď okamžitě a bude to rychlejší, protože už budeme vybírat jen jedno jméno.

S přednostním právem ještě pan předseda Okamura.